Já bych chtěl jenom požádat: vnímám ty pozměňovací návrhy, které tady zazněly, jak tedy ten návrh na cenové zastropování jenom chci upozornit na to, že obecně toto patří do kompetence regulačního úřadu, respektive Ministerstva financí, takže já osobně tento návrh v této podobě nepodporuji.

Já si myslím, že Ministerstvo průmyslu a obchodu dostatečným způsobem odkomunikovalo, jakým způsobem budou jednotlivé částky alokovány a jak jednotlivé tarify budou vypadat pro občany i domácnosti, v tom aby si našli, jak velká přibližně podpora to bude, si myslím, že to je dostatečné. Děkuji. Otáži se i pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo? Nyní nemá.

A co se týče postupu, poprosím pana zpravodaje, pana poslance Ivana Adamce, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, vážení páni ministři, kolegyně, kolegové, já už jsem to tady říkal, já to zopakuji.

Děkuji. Ano, odhlásím všechny. Prosím, přihlaste se opět vašimi registračními kartami. Nejprve bychom tedy odsouhlasili navrženou proceduru. Zahajuji tedy hlasování o navržené proceduře. Kdo je pro navrženou proceduru? Kdo je proti?

Procedura byla přijata. Prosím, pane zpravodaji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tyto návrhy byly přijaty. Jestli je potřeba tady stanovisko, protože ta stanoviska padala už na hospodářském výboru, jestli je potřeba to tady zopakovat stanovisko k pozměňovacím návrhům hospodářského výboru? Není třeba. Není třeba. Výborně, děkuji. Takže dále budeme hlasovat o návrhu kolegy pana místopředsedy Havlíčka. Přesně tak. A teď je prostor pro stanovisko pana ministra k tomuto pozměňovacímu návrhu.

Nesouhlasné. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti?

Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut. Děkuji. Můžeme přikročit tedy k hlasování o celém návrhu zákona.